Rozhodně nemá být pokračováním politického boje jinými prostředky, ať by tento politický boj byl jakkoliv vyhrocený. Historie je učitelka život.

A protože na něj neměli skutečný delikt, jak ho najít, zažalovali ho za averzi vůči Kongresu, za pohrdání Kongresem. Tato historická paralela je pro mě velmi silná, a proto o ní teď chci hovořit.

Bylo to rozhodující, protože k odsouzení chyběl jeden jediný hlas. Uvědomil si, že Johnson byl zvolen prezidentem stejně jako on senátorem z vůle voličů a že prezident rozhodoval v rámci svých ústavou daných pravomocí, byť se Kongresu nelíbilo, jak rozhodoval.

Každý z vás poslanců si musí zvolit, jakým způsobem chce dnes, a omlouvám se za ten lehký patos, jakým způsobem chce dnes obstát před dějinami. Takže vám děkuji za pozornost.

Pane místopředsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, to, že tu dnes budeme řešit žalobu na prezidenta republiky, není proto, že by prezident porušoval Ústavu.

Žalobu na prezidenta Zemana nepodpoříme.